Dneska jsou celé generace, které neviděly vlastní rodiče pracovat! Protože díky sociálním dávkám, které tady zavádí Andrej Babiš a sociální demokracie, nemají důvod! To jsou věci, které mi absolutně chybí v rozpočtu Andreje Babiše. Já si myslím, že ten rozpočet si zaslouží spíše kritiku.

Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kořenka. Poprosím kolegy, aby nepokřikovali, posadili se pokud možno na svá místa. Děkuji. Protože nejsem si vědom, že by některá z dávek byla zvýšena. Děkuju. Děkuji. S první prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, poté pan poslanec Ondráček a poté pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Nechtěl jsem k tomuto tématu moc vystupovat, bohužel pan ministr otevřel debatu, čili se debata rozproudila. Ale musím zareagovat na to, co říkal předřečník poslanec Kučera. Asi víte, že ne vždy jsem horoval pro věci, které předkládala tato vláda, ale dívejme se na ty věci reálně. Jestliže bylo řečeno, že tady je generace, která neviděla celou dobu, celý svůj život své rodiče pracovat, tak si dovolím říct, pane poslanče, že to není období tří let této vlády, ale že to je období právě celé generace, kdy i vy jste byli u vlády! Dívejme se na věci reálně!

Vy jste to tu položili! Nezlobte se na mě, pane poslanče! Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Pane poslanče Kučero, kdo ty lidi na ten gauč dostal? Byly to vlády, na kterých jste se podíleli vy. Vy jste se rychle transformovali z jedné strany do druhé. Vy jste přeběhlíci z jednoho do druhého. Prostě vy jste se podíleli na tom, že taková společnost nebo taková skupina lidí tady je, a teď tady nad něčím žehráte. Hlavně nezapomeňte vystoupit a říct, že za to mohou komunisté! Protože za nás byla příživa trestná. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Hájek. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

To není ani k smíchu, to je fakt k pláči.

Poprosím sněmovnu o klid!

Trošku zapomínáte na to, jak dlouho vládli sociální demokraté. My jsme chtěli exekuovat u sociálně zneužívaných i dávky není možné, jsme proti! My jsme chtěli omezit dávky doplatek na bydlení tisíc korun na lůžko/měsíc není možné! My když jsme zavedli aspoň, že obec k tomu řekne ne, není možné! Levicoví ministři to prosazují. Tak co nám vlastně vyčítáte?

Například na exekuci, například na to, aby byly majetkové testy, například na to, aby doplatek na bydlení byl mnohem nižší. To ne, to jste proti! Ale nikdy jste nepodpořili naše návrhy, aby to tak nebylo. Tak až je podpoříte, tak pak můžete kritizovat. Ale vám se to prostě hodí, tito voliči. Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Hájka. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat kolegovi Kučerovi za to, že mi připomněl mého dědečka. Na druhé straně, my tady mnohdy slyšíme, jak to naše školství upadá. A kolega Kučera je také absolventem Vysoké školy báňské. A má pravdu. Děkuji. Jenom připomínám, abyste se opravdu na svoje kolegy obraceli mým prostřednictvím. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Prosím, máte slovo.

Děkuji. A nyní s přednostním právem paní ministryně Marksová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je jednoznačné číslo. Dvě a půl miliardy korun není malé číslo! A ráda bych připomněla, že ta doba, kdy se neuvěřitelně rozjel byznys s chudobou, kdy začaly vznikat ty problematické ubytovny a platily se do toho vysoké, nesmyslně vysoké doplatky na bydlení, tak ta doba byla za vlády ODS a TOP 09! A naopak tato vláda přišla a jednu z prvních věcí, kterou udělala, bylo, že upravila, že novelizovala zákon o hmotné nouzi. A tam se upravily standardy ubytoven a upravilo se to tak, že ty nehorázné peníze na to se přestaly vyplácet. Je to jasně doložitelné číslo.